Jinými slovy, máme zde několik nesmyslných typů sociálních dávek, například doplatek na bydlení, který generoval obchod s chudobou v podobě ubytovna.

Ne proto, že by museli, ale proto, že si to sami přejí.

Děkuji vám za vaši pozornost.